Nekonečný příběh, ne?

A to byl ten projekt. U nás je skutečně problém s kvalitou poskytované péče. Často to čtu, ten materiál. Díky nízké kvalitě vzniká začarovaný kruh, kdy pacienti dokola navštěvují svého stomatologa a neustále se něco opravuje.

Tyto investice přinášejí zásadní navýšení hodinové kalkulace ordinace.

Tak by mohli samozřejmě možná tenhle projekt se nad tím zamyslet.

Pouze léčba akutních případů, bolesti, celodenní provozní doba, péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění bez finanční spoluúčasti.

Finanční motivace absolventů, benefit, získání zkušeností, využití studentů stomatologie z posledních ročníků, získaná praxe.

Jak zajistit stomatologové bezúročně nebo státem garantované úvěry na materiální a technické vybavení ordinace.

Finanční podpora institucím. Tímto krokem se částečně zastaví odliv sester z nemocnic do ordinací.

Já myslím, že to je velký problém.

Obrovský problém pro mladé lidi. A v tom bohužel se taky nepokračuje.